Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím s faktickou pana poslance Čípa. Prosím, vaše dvě minuty. Já bych ještě jednou rád přednesl svůj návrh na přerušení projednávání tohoto bodu na dobu neurčitou podle § 63 v souladu s jednacím řádem.

Pane poslanče, pokud se podívám do § 63, tak poslanec může podávat v rozpravě k projednávané věci návrhy, to znamená na odročení, na zamítnutí, ne na přerušení. Proto říkám, v tom je problém. Na odročení tedy. Na odročení já to ještě jednou zformuluji před ukončením rozpravy. Dobrá, takže navrhujete odročení projednávání tohoto bodu a hlasování navrhujete před ukončením rozpravy. Je to tak? Dobrá, děkuji. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. S přednostním právem tedy pana poslance Radima Fialu. Děkuji za slovo.